Už je tady další můj zážitek, o který se s vámi podělím, který jsem zažil ohledně zákazu kouření na zastávkách.

Myslíte si, že to někdo řešil? Všem to bylo jedno.

Zase je to opět formální zákaz.